91.

Prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo.

Protokol upravuje např. podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé sdílení přínosů vyplývajících z užívání těchto zdrojů a mj. i jeho ratifikace vytvoří předpoklady pro zvýšení právní jistoty investic do výzkumu a vývoje založeného na genetických zdrojích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, aby se za omluveného zpravodaje pana poslance Zemka ujal slova pan poslanec Holík. Registruji, že je zde faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského, zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám onu faktickou poznámku pana poslance Volčíka. Nás to rozhodilo oba dva, pane poslanče, takže já vás odmažu a zeptám se, zda jsou nějaké jiné přihlášky do rozpravy. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr nechce, pan zpravodaj také ne. V tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl zahraniční výbor.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a já končím projednávání bodu 91.